Jak vidíte, tato dohoda je už hodně let stará. Neodpovídá aktuální situaci v oblasti letecké dopravy a navíc některá její ustanovení nejsou v souladu s unijním právem. Na základě těchto důvodů bylo přistoupeno ke sjednání zcela nové letecké dohody s cílem vytvořit liberální a moderní rámec odpovídající současným trendům v civilním letectví pro případnou budoucí realizaci letecké dopravy mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. I když Kambodža nepatří z hospodářského hlediska mezi významné obchodní partnery České republiky, čemuž odpovídá i velikost přepravního trhu, sjednání nového smluvního rámce může být obecně přínosné z hlediska dalšího rozvoje vzájemných vztahů, a to zejména ve spojitosti s postupným nárůstem kambodžského hospodářství včetně rozvoje cestovního ruchu. Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Karlu Šlechtovou, aby odůvodnila usnesení výboru. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 252/1. Prosím, máte slovo.

Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Paní zpravodajka? Nemají zájem.

Zahajuji hlasování.

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.